Prodloužení účinnosti pandemického zákona, obzvlášť proto, že ani neobsahuje datum ukončení účinnosti minimálně části ustanovení omezující lidská práva, považujeme za zcela nepřijatelné.

Opravdu bych vás chtěl požádat, abyste neomezovali řečnickou dobu, jak tady kuloárně probíhá, pro naše poslance, protože naši poslanci se prostě vyjádřit chtějí.

A hlavně nás volilo víc než půl milionu občanů České republiky a my je zastupujeme, na rozdíl třeba od TOP 09 nebo Pirátů, kteří sice jsou tady ve vedení Sněmovny, ale mají mnohem menší poslanecké kluby, a ti nám chtějí tady omezovat, jak se máme vyjadřovat, a čas.

Takže k bodu 22 novely. Prodloužení účinnosti pandemického zákona. Pandemický zákon coby předpis zásadním způsobem rozšiřující pravomoc vždy jediného správního úřadu přímo zasahovat do základních a jiných práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod byl přijímán na relativně krátkou dobu právě s ohledem na intenzitu, kterou narušuje běžné fungování demokratického právního státu. Tak to byly ty důvody, proč to tady prosadilo hnutí ANO v minulém roce.

A dokonce bez omezení platnosti.